Děkuji za slovo.

Takhle jednoduše to nejde dělat.

Ta potřeba je nutná proto, abychom mohli skutečně za tím stát, protože my máme jako lékařské fakulty povinnost a určitou dohodu, že naše vzdělávání je uznáváno ostatními zeměmi Evropské unie.

Prosím, máte dvě minuty. Já jenom reakci na kolegu Svobodu.

Obecnou.

Já jsem rád, že se řeší to, že studenti jsou nasazováni do nemocnic, a v podstatě to nemá v řadě případů oporu, nevědí přesně, co můžou dělat, nemůžou dělat. Ale podívejme se na ty kompetence praktických sester. Praktická sestra je mimochodem obor, který je jenom v České republice, obecně všude je všeobecná sestra.

Ony mají spoustu činností, které se prostě prakticky medici neučí, a bude je to muset někdo naučit, a budou je to muset naučit ty sestry, které teď ty praktické nebo ty všeobecné sestry učí.

Já bych nerad, aby to vypadalo, že jsem zásadně proti tomu, aby se navyšovaly kompetence studentů lékařských fakult. Je správně, abychom se vrátili k modelu, že student po čtvrtém ročníku má kompetence, a je dobře, aby to bylo. Ale uvědomme si všechny s tím spojené konsekvence.

Já jsem vylosován nebyl a jsem tady právě kvůli tomu zákonu.

Já jsem rád, že pan ministr si je jistý, že tyto problémy nenastanou. Jsem rád, že zpravodaj si jistý je, že tyto problémy nenastanou. Já si jistý nejsem, proto se zdržím. Ano, jedna faktická poznámka. Prosím pěkně, tohle vzešlo ze života.

Prostě studenti medicíny pátých a šestých ročníků se cítili prostě nevyužiti. Takže předpokládám, že na vysokých školách a na fakultách je ta situace taková, že to bude ku prospěchu.

A je to zase na jednotlivých pracovištích, jakým způsobem k tomu přistupovat. Nyní na faktickou poznámku vystoupí poslankyně Věra Adámková. Prosím, paní poslankyně. Děkuji, pane předsedající.

Ještě jednou bych chtěl zdůraznit, že v každém případě je potřeba, aby studenti lékařských fakult po čtvrtém ročníku měli kompetence.

Takže budou moct provádět samostatně činnost praktické sestry. Tak je to tam napsané. A pokud nemluvím pravdu, prosím, řekněte, že nemluvím pravdu, buď předkladatel, nebo ministr! A tím pádem se tyto činnosti budou muset někde naučit za ty první čtyři roky, protože se je neučí. Nic víc, nic míň.